Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu.

V tom případě nevím, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Parlament může rozhodnutí vlády zrušit, ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory podle článku 43 odst. 6 Ústavy. Děkuji, pane předsedající.

Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, tedy usnesení bylo schváleno.